Vážená paní předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já nejsem určitě fundovaný odborník na Radu České televize, ale za tu dobu, kterou to tady projednáváme, toto téma, tak tady zaznělo plno podnětných návrhů.

A protože pan Jakob se tady vyjádřil několikrát jako velice vstřícný člověk s tím, že určitě potom schválíme hospodaření a podobně, tak bohužel jsem se dostal na řadu až teď tak bych rád zmínil, že přece nic nevadí tomu, abychom nezasahovali do procesu, který je v běhu, a okamžitě po volbě ředitele České televize nastavili ta pravidla tak, jak si teď všichni představujete. Když jste vstřícní, zůstaňte vstřícní, udělejme to hned po volbě. A ještě bych, když mám tu příležitost, z tohoto místa popřál všem ženám v Poslanecké sněmovně tady v sále, ale i pracovníkům Sněmovny vše nejlepší k svátku žen. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Co přesně se tím sleduje, se dá asi tušit.

Řekl: Komu vlastně patří Česká televize? Patří těm, kteří v ní pracují. Myslím si, že to je hluboká pravda, že ona nepatří nám, byť ji platíme vlastně z našich peněz. A rozhodně to nespojují s tím, že by Česká televize nadržovala vládní koalici na základě nějaké politické dohody nebo vůle ze strany politiků.

Vypadá to, že tyto lidi ani nikdo neřídí, jejich práce se nehodnotí a z chyb se absolutně nic nevyvozuje.

Ale to je přece úplný nesmysl.

Já jsem to zažila.

Přišlo mi to tehdy zábavné jako ukázka totalitní ideologické manipulace. Na obrazovce šlo pár lidí s nějakou vlajkou. A tak je to tady.

To si z nás dělají legraci? A Rada České televize se na to všechno jenom dívá. No tak to jsme to opravdu dopracovali.

Proč současně souhlasím s tím zamítnutím?

Nezávislost by byla určitě vyšší.

Financování ze státního rozpočtu má svou logiku. A koneckonců máme tu docela dobrý příklad na Slovensku.

Výběr televizních poplatků je sám o sobě určitě nákladnou záležitostí.

Všechno tohle to by nám prostě odpadlo.

Pak nemusíme rozšiřovat Radu České televize a můžeme se v klidu dohodnout, že se vrátíme ke stávajícímu zákonu a budeme do Rady ČT vybírat vhodné osobnosti absolutně bez stranického klíče, a skutečně tak, jak předpokládá zákon, tedy z nominantů společenských organizací, kteří budou věrohodně reprezentovat veřejnost a snad nám i obsah České televize zlepší.